Ale protože by to byl ranec do rozpočtu, tak souběžně s tím prosadit i daleko podstatnější evropsky srovnatelnou daňovou progresi. Chválím i zástupce Ministerstva financí, ale prostě situace ještě nebyla zralá ani na půdě rozpočtového výboru. Určitě s podobnou koncepcí přijdeme. Prosím, máte slovo. Tak jsem docela dobře odhadl, že pan zpravodaj navrhne zamítnutí.

Tak já vám připomenu několik případů, kdy už jste zvýšili daně, a dneska se k tomu chystáte znova. Za prvé jste zrušili koncept superhrubé mzdy, který nebyl rozpočtově neutrální.

To je první zvýšení daní. Za druhé jste rozdělili zdanění investičních fondů. U některých investičních fondů jste to zvedli z 5 na 19 %. Druhý případ. Za třetí jste zavedli daň na ušetřené peníze v rámci životního pojištění. Na to jste možná někteří zapomněli. To je nová daň, kterou jste zavedli. Solidární přirážka.

To je čtvrté zvýšení daní, které vy jste prosadili. Přitom říkáte, že bráníte těm socialistům zvyšovat daně, přitom to s nimi zvyšujete ruku v ruce, za podpory abych nezapomněl nejmenší koaliční strany, která věrně v daňových zákonech hlasuje s vámi. Dokonce když navrhujeme programový bod, který si schválil sjezd KDUČSL už někdy loni v červnu nebo v květnu, kolegové prominou, že si to přesně nepamatuji, ale mají to, jak říkali komunisté, ve sjezdových závěrech, tak navrhla to opoziční strana, my, abychom vrátili slevu na děti a manželku pro živnostníky. Proti! A proč?

A už neříkají tu druhou větu: Ale už tady jednou ten samý návrh byl, ale protože nebyl náš, tak přece nemůžeme dát za pravdu opozici, tak ten jsme zamázli, teď to opíšeme a možná ty své koaliční partnery přesvědčíme a možná to podpoříme. To je pátý případ, kdy zvyšujete daně. Teď je další případ.

A klidně o ty tři miliardy víc získáte ze státního rozpočtu. Takže o tři miliardy víc vytáhnete z kapes daňových poplatníků a dáte je této vládě. Takže to je šestý případ toho, jak vy sami zvyšujete daně. A přitom úplně klidně tvrdíte: My bráníme zvyšování daní. Není to pravda. A to nebudu mluvit o jiných daních, nebudu mluvit o daňových výjimkách a úlevách, zelené naftě, biopalivech a podobně. Tam ten stát tratit může. A já jsem říkal, na poznámku pana poslance Dolejše já jsem netvrdil, že se to snížení promítne do snížení konečných cen. Já jsem říkal, že o ten rozdíl se podělí podnikatelé, kteří díky tomu mohou zaplatit vyšší daň z příjmů, případně vytvořit více pracovních pozic, a případně spotřebitelé. Zejména tam, v těch odvětvích, kde je silný konkurenční boj, v některých skutečně ne. Na rozdíl od vlády. Vzpomeňte si, jak tvrdila, jak například klesnou ceny léků nebo knih, a teď to nechtějí nějak vyhodnotit po tom roce. Musím odmítnout, že to je stejné jako návrh na pivo. My navrhujeme plošné snížení všem plátcům, všem komoditám. To je systémový přístup. Vytrhávat jednotlivé položky, ať už ze základní, nebo snížené...

Kolikrát jste jednali v Bruselu o tomhle převodu? Kolikrát jste vážně jednali? Kolikrát to otevřel premiér na Radě? Protože tady bylo jasně vidět od začátku, že slibujete něco, co nejste schopni splnit. Nemusíme se na Brusel vymlouvat. Je to naše svobodné rozhodnutí. Takže pokud ten návrh zamítnete, tak vy všichni, kteří budete pro, pošesté zvýšíte daně v tomto volebním obdobím. Proč ne? Ale pak se nedivte, že zcela oprávněně říkáme, že tento kabinet je levicový a dělá levicovou politiku. A to je legitimní politický soupeř. My s tím nesouhlasíme. Ale nemůžete se tvářit, zejména vy z hnutí ANO, že jste ta pravicová hráz v levicové vládě. No to tedy nejste. To se na mě nezlobte. Velmi poslušně ruku v ruce ty daně zvedáte se svými kolegy z ČSSD, jejichž je to politický program, který já plně respektuji. Eviduji dvě přihlášky. První pan zpravodaj Votava. Prosím, pane zpravodaji. Co se týká toho vyhodnocení z druhé snížené sazby DPH na léky, knihy a tak podobně, to, co tam je, tak on určitě ví, že je tady usnesení rozpočtového výboru a tu informaci určitě dostane. Takže tady pokládám celkem za nošení dřeva do lesa, když se o tom zmiňuje. Odvolávat se tady na sníženou sazbu DPH na pivo to není žádný koaliční návrh, pane kolego, to samozřejmě je nějaký návrh někoho jiného. Vidím, že máte zřejmě nějaké informace z koaličního jednání. Vy se neustále odvoláváte na zvýšení DPH v rámci druhého pilíře.